Stalo se tedy to, co jsme vám doporučovali celou dobu, a nesmyslně dlouho jsou lidé, podnikatelé a firmy v nejistotě. A to máme dle včerejších informací od Ministerstva financí k dubnu schodek minus 100 miliard korun, ale příjmy státního rozpočtu vzrostly na konci dubna o 8,5 %, tedy o 37,5 miliardy korun.

To jsou položky... tyto hlavní položky jsou především daně z přidané hodnoty a spotřební daně. To bylo pozitivně ovlivněno oživením ekonomiky a růstem cen.

Naše návrhy, které hnutí ANO předkládá, předkládá vládě, požadují jen návrat těchto částí, nebo respektive těchto prostředků zpět českým občanům.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji, paní první místopředsedkyně, děkuji za slovo.

A je dobře, že přišel pan ministr zemědělství Nekula, zrovna když mám možnost vystoupit.

A jaká byla až doposud vlastně reakce evropských politiků?

Ale doba si žádá konkrétní činy, nikoliv jen další akční plány. Současná situace v Evropě ukazuje, že období naší energetické hojnosti probíhalo do značné míry na dluh naší planety, na tom se snad všichni shodneme, na úkor bezpečnosti a dlouhodobě i s ohrožením stability životní úrovně.

Evropští politici však mají i mnohem větší motivaci začít věci opravdu měnit.

Významnou pozici mohou v této souvislosti získat i zemědělské bioplynové stanice, ale nejenom zemědělské, i komunální. Od samého počátku byl pro zavádění obnovitelných zdrojů do naší energetiky používán silný argument v podobě energetické bezpečnosti, respektive soběstačnosti a decentralizace. Zdůrazňován byl také silný sociálněekonomický přínos pro regiony, a to hlavně v případě využití biomasy. Dnes přichází opět na řadu a do popředí, přesto je dál dehonestujeme bohužel politickými hrami a různými pokřivenými principy cirkularity.

Tlak na využití zemědělské produkce mimo agrární trh se stupňoval podporami na uvádění půdy do klidu zavedením daňových prázdnin, příplatky za využití cíleně pěstované biomasy, investičními podporami a dalšími nástroji.

Jaký je potenciál bioplynových stanic?

Bioplynové stanice jsou totiž variabilní zařízení a mohou tvořit flexibilní energetická centra.